Děkuji. Ještě než dám slovo panu místopředsedovi Okamurovi, tak paní poslankyně Valachová se chce vyjádřit k hlasování v minulém bodě.

Tak jenom bych chtěla, aby bylo zaznamenáno, že jsem hlasovala ne. Děkuji. Bude zaznamenáno.

Takže pokud se toho ujme pan poslanec Benda... Budeme hlasovat o změně zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Prosím tedy nově určeného pana zpravodaje, aby se ujal slova.

Návrh zákona vám představil pan navrhovatel. Chtěl bych konstatovat, že vláda přijala stanovisko, které je neutrální, ve kterém vyslovuje jisté pochybnosti o tom, jestli je tato norma nezbytná, ale nesdělila nám, zda normu doporučuje, nebo nedoporučuje. Zaujala stanovisko chytré horákyně, což si myslím, že na vládu v demisi je docela rozumné stanovisko. Děkuji za pozornost. Děkuji.

A i dnes, když máme vládu v jiném složení, se k němu mnozí politici předem vyjádřili odmítavě. Já oponenty prosím: Poučte nás, co je na námi navrhovaném zákazu propagace potírání lidských práv a nenávisti špatně! Cílem námi navrhované změny § 403 trestního zákoníku je zamezit hlásání veřejné nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. Náš návrh nepřišel z čistého nebe. Je reakcí na konkrétní soudní proces s předsedou muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou, který ukázal, že trestní zákon má formální mezeru. Lze ho totiž v současnosti vyložit tak, že postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoliv samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje.